Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu pana poslance Zavadila s tím, že bod číslo 12 bude dnes zařazen jako předposlední bod mezi pevně zařazené body.

Kdo je proti návrhu?

Návrh byl zamítnut.

Vzhledem k tomu, že o všech přednesených návrzích jsme hlasovali, budeme pokračovat v průběhu dnešního jednání.